Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zástupce navrhovatelů, protože paní poslankyně Pekarová Adamová je tuším omluvena ze zdravotních důvodů.

Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Umožníme vystoupení pana poslance Bendy, který se přihlásil v okamžiku, kdy jsem říkal, že rozpravu končím. Můžeme to uznat, takže pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem očekával, že zazní ještě nějaká úvodní slova před třetím čtením. Já chci mít jenom jedno upozornění. Dobře víme, v jaké podobě sem návrh zákona přišel.

Poté se objevila celá řada návrhů, které se pokoušejí vrátit zpět k původnímu návrhu.

Děkuji za pozornost. Děkujeme, pane poslanče.